Jedna z předposledních otázek, která tam padla, byla: Jak budete postupovat v případě, že Kapsch bude žalovat Českou republiku nebo zahájí mezinárodní arbitráž?

Podotýkám všechny.

Tolik k žalobě u českých soudů.

Nikoliv. Stát si mýtný systém štědře, a jak jste slyšeli, štědře zaplatil. A zaplatil si i provoz mýtného systému. Nepochybně neměl.

Budeme se opět bránit tomuto požadavku jako neopodstatněnému. Uvedená společnost byla dobře obeznámena s procesní situací i kroky zadavatele a svým podpisem dala najevo, že i ona má za to, že mýtnou smlouvu podepsat lze. Celá situace mě jako ministra dopravy mrzí.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. S přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Okamura.

Výběrové řízení na mýtný systém bylo vyhlášeno jako jednací řízení s uveřejněním. To umožňuje vyjednat s uchazeči nejlepší podmínky a vybrat skutečně tu nejvýhodnější nabídku. Tehdejší ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO se ale této možnosti překvapivě vzdal a nejednal s uchazeči dál o ceně a parametrech projektu. Čas na to tehdy byl vynucený antimonopolním úřadem, který loni v květnu zrušil výběrové řízení, a v tuto dobu bylo možné jednat se všemi uchazeči o lepší ceně. Ale Ministerstvo dopravy to neudělalo.

Namísto toho jsme se stali svědky série podivných, a dokonce i protiprávních kroků, které měly zabezpečit smlouvu jedinému uchazeči bez ohledu na výhodnost nabídky.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže doručil rozhodnutí ministerstvu ve 13 hodin, a už v 16 hodin ministr dopravy oznamuje, že se stihl vzdát rozkladu a podepsat smlouvu s vítězem.

Některé informace dokonce hovoří o tom, že už minimálně týden před podpisem smlouvy podávali zástupci CzechToll úřadům na různých místech republiky žádosti o vydání stavebního povolení ke stavbě mýta.